Víte, co je největším problémem tohoto rozpočtu?

Já bych chtěl jenom tady tu diskusi vrátit zpátky do racionální úrovně.

Musí s tím nějak naložit.

Pokud se to povede, je to dobré.

Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský a poté další faktická bude pan poslanec Jan Volný. Omlouvám se, kolegyně, kolegové, už jenom velmi krátce, prostřednictvím paní místopředsedkyně, k paní předsedkyni Schillerové. Paní exministryně, když hovoříte o dofinancování sociálních služeb, je potřeba to říct vždycky se vším všudy. Ano, v některých letech vašeho ministrování se přidávalo i v průběhu roku na sociální služby, ale bylo to poté, co například v roce 2019 tehdejší opozice zde vyvolala několik mimořádných schůzí, několik mimořádných bodů, kdy jsme museli apelovat na to, abyste ty sociální služby dofinancovala, a v té době jste nedala ani na doporučení vašich hejtmanů a dalších krajských a komunálních politiků. Takže když říkáte A, řekněte i B. A jinak v mezidobí tady probíhaly pouze bojůvky mezi vámi a paní exministryní Maláčovou. Ještě faktická. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na pana Kaňkovského. Máte pravdu, my jsme reagovali na opozici.

Vaše dvě minuty.

Děkuji za pozornost.

To je přece naprosto normální věc, že ministr se snaží hájit zájmy svého resortu. A já jsem tady ani nechtěl chodit do minulosti.

Děkuji. Máte pravdu, vrátíme to zpátky k tématu, racionální debatu.